Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak již zaznělo při prvém čtení, podle názorů odborníků na správní řád je poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu výkonem veřejné moci, a proto je tato činnost podřízena správnímu řádu. Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší správní soud, a to i přes fakt, že rozpočtová pravidla dosud obsahují právní úpravu, která použití správního řádu vylučuje a vylučuje i soudní přezkum. Na základě výše uvedeného byl vypracován návrh novely rozpočtových pravidel. Cílem tohoto návrhu je upravit vztah správního řádu k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu. Dovolím si velmi stručně připomenout jeho obsah. Na proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu se podle návrhu použije správní řád s tím, že některé otázky jsou upraveny odlišně, například účastenství, a použití některých ustanovení správního řádu je vyloučeno. Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je koncipován jako jednostupňový, nebude možné odvolání ani rozklad. Vyloučena je také obnova řízení a omezeno je rovněž použití přezkumného řízení. Žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc bude moci proti rozhodnutí podat správní žalobu. V případě, že by byla zachována současná právní úprava, je zde nebezpečí, že neúspěšní žadatelé o dotaci nebo návratnou finanční pomoc ze státního rozpočtu budou podávat žaloby k soudu, a na základě soudních rozhodnutí tak vzroste tlak na využívání správního řádu při poskytování těchto dotací a návratných finančních výpomocí v jeho plném rozsahu. To znamená, že by se na tento proces vztahovaly všechny opravné prostředky upravené ve správním řádu odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkumné řízení. Takový stav by mohl vést nejen ke zvýšení administrativní náročnosti procesu, ale až ke kolapsu poskytování uvedených dotací včetně dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Navržená novela obsahuje i změnu zákona o podpoře regionálního rozvoje, která umožňuje doručovat písemnosti týkající se dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím systému MS14+, a změnu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která na tyto specifické dotace vylučuje použití postupu, který je navrhován v novele rozpočtových pravidel, s cílem zachovat smluvní princip poskytování dotací v oblasti vědy a výzkumu. S dotacemi a návratnými finančními výpomocemi nesouvisí pouze bod 17 v článku 1 novely rozpočtových pravidel, který na základě nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu mění ustavení rozpočtových pravidel upravujících vládní rozpočtovou rezervu. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Poprosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Václava Votavu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Děkuji za slovo.

Nyní poprosím, aby se ujal slova zpravodaj pro životní prostředí. Už tu mám škrtlého pana poslance Šincla, místo něho mám pana poslance Josefa Nekla a ten je omluven.

Víceméně usnesení je standardní.

Po vyčerpávajících zprávách pánů zpravodajů otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvilku přihlášen pan poslanec Vilímec, kterému dávám slovo. Prosím, pane poslanče.